Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom plenarne sjednice, slijedeća se za raspravu prijavila poštovana kolegica Ines Strenja, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući.

Dakle, država u prostoru isključivog gospodarskog pojasa ima suverena prava radi istraživanja i iskorištavanja, očuvanja i gospodarenja živim i neživim prirodnim bogatstvima voda nad morskim dnom i onih morskog dna i njegovog podzemlja, kaže čl. 56. st. 1. Pomorskog zakonika. Dakle, sve ovo je regulirano u skladu sa, znači, Pomorskim zakonikom, što mi i tražimo i pozivamo se isto tako na UN-ovu Konvenciju o pravu mora. Važno je primijetit da suverena prava nisu potpuno jednaka glede živih i neživih bogatstava, dok je obalna država, a to mi jesmo, dužna drugim državama dati pristup živim bogatstvima pod određenim uvjetima, neživa bogatstva ona ne mora s nikim dijeliti. Država u svom isključivom gospodarskom pojasu ima i suverena prava glede drugih djelatnosti, radi gospodarskog istraživanja i iskorištavanja pojasa kao što je proizvodnja energije korištenjem vode, struja i vjetrova, kaže čl. 56. Izraz druge djelatnosti radi gospodarskog istraživanja i iskorištavanja pojasa kaže zakon vrlo je općenite naravi i može se primijenit na bilo koju novonastalu djelatnost dok se proizvodnja energije korištenjem vode, struje i vjetrova navodi samo kao primjer. Obalna država ima prvenstveno pravo iskorištavanja živih bogatstava u isključivom gospodarskom pojasu, ali i snosi odgovornost glede istraživanja, očuvanja i gospodarenja živim bogatstvima. Ona mora osigurati da se živa bogatstva u njezinom isključivom gospodarskom pojasu prekomjerno ne iskorištavaju, e tu je naša uloga. Dakle, čl. 61. i 62. sadrže najvažnije odredbe o racionalnom gospodarenju živim bogatstvima. Obalna država je ovlaštena odrediti dopustivi ulov živih bogatstava u svom isključivom gospodarskom pojasu. Dopustiv lov je prema definiciji odjela za ribarstvo organizacija UN-a za prehranu i poljodjelstvo ulov ostvaren u nekoj godini koji na najbolji način omogućuje ostvarivanje ciljeva gospodarenja ribljim bogatstvom. Pri tom je obalna država dužna održavati živa bogatstva na razini najvišeg održivog unosa, prinosa.

Najviši održivi prinos ovisi o određenim ekološkim i gospodarskim činiteljima, između ostalog, o gospodarskim potrebama obalnih ribarskih zajednica, te posebnim potrebama država u razvoju. Dakle, obalna država sama će odredit svoju sposobnost iskorištavanja živih bogatstava isključivog gospodarskog pojasa. No, ukoliko sama nema sposobnost iskorištavanja čitavog dopustivog ulova, mora odobrit drugim državama pristup višku dopustivog ulova. Takav pristup daje se sporazumima ili drugim aranžmanima, a oni moraju bit u skladu s načinima, uvjetima, zakonima i drugim propisima navedenim u čl. 62. st. 4. Pri davanju pristupa drugim državama višku dopustivog ulova mora se vodit računa i o važnosti živih bogatstava tog područja za njezino gospodarstvo i druge nacionalne interese koji se odnose na neobalne države i države u nepovoljnom geografskom položaju. Dakle, obalna država je nadležna da propisima uredi ribolov drugih država u svom isključivom gospodarskom pojasu. Ona bi trebala regulirat ribolov na način da izbjegne pretjerano izlovljavanje, a u skladu s ekološkim društvenim i gospodarskim ciljevima i ona vi meni kažete da nije potrebno proglasiti isključivi gospodarski pojas. Al ono što je interesantno, što kaže ova Konvencija i ovaj zakon, kaže „domaće i strane fizičke i pravne osobe, te hrvatski ratni brod mogu obavljat istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i mjerenja mora u hrvatskom gospodarskom pojasu, ali strani ratni brod, strani javni brod, strani ribarski brod, te strani znanstveno istraživački brod mogu obavljati samo uz odobrenje RH i onda mi vi recite da nije potrebno proglasiti isključivi gospodarski pojas. Prilikom plovidbe gospodarskim pojasom, plovni objekti su dužni poštivati opće prihvaćene međunarodne propise i standarde i hrvatske propise o zaštiti od onečišćenja mora i zraka s brodova i onečišćenja prouzročenog potapanjem ili djelatnostima u podmorju. Pravna i fizičke osobe koje sudjeluju u istraživanju ili iskorištavanju prirodnih bogatstava gospodarskog pojasa RH dužne su poštivat međunarodne i domaće propise, postupke i standarde o zaštiti i očuvanju mora živih morskih bogatstava i morskog okoliša, a prilikom preleta gospodarskog pojasa zrakoplovi su dužni poštivat opće prihvaćene međunarodne propise i hrvatske propise o zaštiti od onečišćenja mora iz zraka i zrakom. Dakle, RH je tradicionalno pomorska zemlja kojoj more predstavlja važan prometni put, izvor hrane, te okosnicu gospodarstva i turizma hrvatske obale. Neosporno je da je u uvjetima ugroženog ribljeg fonda sve većih prijetnji po morski okoliš i biološku raznolikost proglašenje isključivog gospodarskog pojasa važan korak u nastojanju da se zaštiti Jadransko more i njegovi prirodni resursi. Neosporno je da RH prema Konvenciji UN-a o pravu mora, kao i prema običajnom međunarodnom pravu mora ima pravo na proglašenje ovog pojasa. Nažalost, u međunarodnom pravu politika često ima zadnju riječ, a u politici vlada zakon jačega, čega je RH kao zemlja u razvoju i nova članica EU bez jakog međunarodno ravnopravnog položaja u lošijoj poziciji od moćne Italije u Europskoj uniji koja tradicionalno lovi i do deset puta više ribe od Hrvatske u tom području i zbog toga je izuzetno jasna i njena pozicija i njena želja da mi ne proglasimo isključivi gospodarski pojas.

Izvolite. Hvala gospodine podpredsjedniče. Poštovana kolegice Ines Strenja, vi ste u svom, dakle pojedinačnoj raspravi istakli razloge koje treba, zbog kojeg treba se proglasiti isključivi gospodarski pojas, i oni su dakle logični, a to su ekonomski, ekološki, suvereni i to, međutim meni se čini da ova odluka Vlade, dakle da se ne proglasi gospodarski pojas se tiče vanjske politike, dakle, proglašenjem isključivog gospodarskog pojasa pokazao bi se jedan stav, vanjsko politički stav, a to je da smo zemlja koja je suverena zemlja, zemlja koja ima svoj stav, koja štiti svoje nacionalne interese, a ovdje se ide u korist nekim parcijalnim interesima, nekim osobama koje žele svoju poziciju u Europi upravo zbog ovakvih stvari. Zahvaljujem. Odgovor kolegica Strenja. Pa, sve ovo zapravo smo mogli isčitati, one situacije kada su naši europarlamentarci, pripadnici HDZ-a, vrlo vrlo nježno rekli da možda su neprimjerene riječi gospodina Tajanija u trenutku kad je i ljevica i desnica u Sloveniji, odnosno njihovi europarlamentarci decidirano zatražili ostavku gospodina Tajanija koji je tako fašistoidno rekao da je Istra i Dalmacija talijanska. Dakle, mene zanima pozicija Hrvatske i što je to što zapravo, zbog koje su oni spremni ne proglasiti isključivi gospodarski pojas koji je u interesu Republike Hrvatske i što je to što oni time dobivaju? Vjerojatno odgovor je u Bruxellesu, a ja ću se još jednom nadovezat, najvažnije pravo obalne države u području gospodarskog pojasa je isključivo pravo ribolova, ovo pravo nije bez iznimaka.

Izvolite.

Dakle, evo vidimo tu je kolega Bačić, jedini ostao, ja bi čestitao zastupnicima MOST-a i zastupnicima, dvoje zastupnika Živog zida, na ustrajnoj borbi za suverena prava Republike Hrvatske na moru, ostali su nažalost, ili uopće nisu sudjelovali u raspravi, ili su otišli s rasprave, a ipak mislim da je dobro da smo ovu raspravu imali, žalosno je što niti jedan hrvatski mediji, ne znam je li HINA uopće ovo prati, a trebala bi, ovaj s obzirom da je javni servis, pratiti ovu raspravu kad već ne prate ostali mediji, znači, poslati nekakvo izvješće, a onda da mogu barem portali objaviti, ali slovenski mediji zato prate ovu raspravu i sve što se ovdje događa, jer shvaćaju da je ovdje pitanje prava, a ako mi svoja prava u potpunosti konzumiramo tada će ono što je netko do sad radio, doći u pitanje, tu prvenstveno mislim na talijanske ribarice koje nekontrolirano izlovljavaju i to se vidi i po stanju Fonda, a svi argumenti ovdje koje smo mogli čuti, apsolutno ne stoje i oni su kao što smo već rekli odavno oboreni. Želimo znači i dalje ovdje raspravljati o ovoj temi da bismo kada već to nije važna tema, odnosno znaju oni da je važna tema, predsjednik Sabora, al' je namjerno stavio u ovo doba, želimo pokazati i sudjelovanjem u ovoj raspravi i aktivnošću po ovoj temi da je naše more vrijedno borbe, da je naša zemlja vrijedna borbe, i da ćemo se za ostvarenje hrvatskih interesa ustrajno boriti. Znači, mi nismo oni koji odustaju, mi nismo oni koji se predaju, mi smo oni koji se ustrajno bore, i to ćemo vam uostalom pokazati i u ovoj raspravi, ali i u danima, mjesecima i godinama koje dolaze. Znači, po prvi put, to je danas i predsjednik Sabora komentirao koliko zastupničkih pitanja, koliko svega, to je, to se dogodilo zbog pojave ovih novih političkih opcija u Hrvatskom saboru i mi, nama ovo nije posao, nama je ovo poziv, mi osjećamo odgovornost i prema našoj domovini, i prema našim građanima, i to ćemo demonstrirati uvijek i svugdje kolega Bačiću, a svoju neodgovornost ste vi pokazali i večeras, kada ste priznali pogreške Hrvatske demokratske zajednice, pogreške Vlade Republike Hrvatske koja nije proglasila isključivi gospodarski pojas zbog čega smo, to su procjene ostali bez nekih 270 milijuna EUR-a godišnje, to su ogromni novci, tako govore procjene Europske komisije, a niti sada nemate nikakvih argumenata zašto Hrvatska ne bi proglasila isključivi gospodarski pojas. Žalosno je da ovoliko energije treba uložiti da bi znači uopće se ova tema stavila na dnevni red. Znači ja sam morao uvjeravati kolege, ne neki su dali odmah potpis, ali npr. sa SDP-om je bio ogroman problem jer njihov predsjednik kluba nije želio se suglasiti s ovim i onda sam išao mimo njega dobiti određene potpise zastupnika. Znači mi smo skupili 31 potpis da temu stavimo na dnevni red i onda vi tu temu za koju je mogli bismo reći konsenzusom oporba dala potpisa, znači vi tu temu stavljate u ovo vrijeme i to ovako bitnu i važnu temu, a i sami ste priznali kolega Bačiću koliko je prijepora u prošlosti bilo oko ove teme u Hrvatskom saboru, koliko se puta o njoj raspravljalo što pokazuje da je važna i bitna tema.

Zahvaljujem poštovanom kolegi Grmoji. U ime Vlade poštovana državna tajnica gospođa Andreja Metelko Zgombić, izvolite. Zahvaljujem, evo možda da započnem da bi se mogla složiti sa ovom zadnjom intervencijom u dijelu kad se kaže, kad ste rekli da RH je vrijedna borbe. Jest, ona je vrijedna borbe, ali za borbu je potrebna i volja i znanje i znati kako ostvariti i zaštititi interes RH pa uključujući ovdje kad govorimo o Jadranskom moru. Nismo, nismo zaista ništa tijekom cijele ove rasprave čuli što bi nas navelo na to da bi vidjeli neku dodatnu vrijednost u ovom trenutku proglasiti isključivi gospodarski pojas. RH već sada kroz naš ZERP ostvaruje sva prava koja bi imala i da je proglasila i u punoj mjeri primjenjivala isključivi gospodarski pojas. Svašta smo tijekom ove rasprave mogli čuti, netko je pitao a zašto Island nije ušao u EU zašto je Islandu isključivi gospodarski pojas važan, da upravo zato jer je Island znao da jednom kad uđe u EU da onda više ne može niti naplaćivati, niti isključivati 3 države članice EU, zbog toga nije ušao i to je ono što trebamo dakle znati, da jedna situacija je bila prije ulaska RH u EU kada je mogla proglasiti i tada pokušati ostvarivati prava koja ima u Konvenciji. Sada kao država članica Hrvatska ima druge mehanizme, dakle ima i dalje u potpunosti pravo iskorištavati odnosno vršiti izvršavati suverena prava i jurisdikciju nad ZERP-om, ali ovaj puta u skladu i s pravnom stečevinom i u skladu s Konvencijom UN-a o pravu mora. Ja vidim i dalje u prijedlogu kluba zastupnika stoji ideja da bi Hrvatska ako bi proglasila isključivi gospodarski pojas mogla sklapati ugovore o ribarstvu s 3 državama. Netočno, netočno, netočno. Imate u prijedlogu točka 2. Mnogo toga što je rečeno zaista ne stoji, Jabučka kotlina, upravo suprotno u interesu je RH, hrvatskih ribara zaštititi mrjestilište u Jabučkoj kotlini. Posve bi bilo pogrešno, ja mislim da bi ministar koji je držao resor zaštite okoliša morao moći se sa mnom to složiti, najveća je vrijednost zaštiti Jabučku kotlinu koja je vrijedno mrjestilište i to smo uspjeli. I to smo uspjeli u dogovoru s Europskom komisijom, s talijanskom stranom to smo proveli kroz odluke komisije, opće komisije za Sredozemlje i to funkcionira. U jednom trenutku talijanska strana se povukla, ali smo upornim radom s Europskom komisijom i općom komisijom za Sredozemlje uspjeli dogovoriti ponovno uspostavu takvog jednog režima i osigurati da taj dio bude zaštićen. Pri čemu onaj režim koji je sada na snazi omogućava hrvatskim ribarima laki pristup određenom području koje je izvan teritorijalnog mora RH u našem ZERP-u u kojem de faco talijanski ribari ne mogu dolaziti odnosno nije im gospodarski isplativo. Plava riba, ako mogu reći plava riba upravo je suprotno je interes hrvatskih ribara, Hrvatska vlada, Ministarstvo poljoprivrede u najužoj suradnji sa hrvatskim ribarima radi na tome da se osigura način upravljanja plavom ribom kao što se to činilo i do sada. Oštro smo protiv uvođenja kvota i ono za što se zalažemo, zalažemo se da se određena područja vremenski isključe ili ograniče od ribolova. I to je način na koji se danas štite interesi RH i hrvatskih ribolova, hrvatskih ribara.

Uvažena državna tajnice, pa htio bih reći da naši ribari vide na koji se način država pod HDZ-ovom palicom dirigentskom brine za njih. To vide naši pirani, naši ribari u Piranskom zaljevu koji su izloženi teroru i novčanim kaznama slovenske policije. Znači, ta vaša teza kako vi tobože brinete za naše ribare vidio sam svojim očima te ljude, pričao sam s njima, ne znam dal ste ih vi upoznali, vjerojatno vas nije ni briga. Međutim, što se tiče isključivog gospodarskog pojasa, to je smiješno da zemlja koja to može proglasit, to ne čini, od toga RH može imat samo korist, a nikakvu štetu, ali nažalost gdje HDZ i njihovi pobočnici počinju, tu zdrava logika i pamet nestaju. Poštovana državna tajnice, RH je vrijedna borbe, za boriti se za RH treba imati naravno i volje i srca i znanja. Koliko je vaše srce, koliko je vaše znanje, to ste pokazali, znači, kroz sve ove godine koliko ste upravljali RH vidimo da je i predsjednik Kluba HDZ-a priznao pogreške HDZ-a jer nije proglašen isključivi gospodarski pojas, da a o drugim stvarima kad govorimo o nacionalnim interesima, znači, o drugim stvarima ne treba ni govorit, tako da ste vi svoje srce, svoju volju, svoje znanje pokazali i dolazi vrijeme, znači, a to pokazuje i raspoloženje građana kada više HDZ neće biti u poziciji sastavljati hrvatsku Vladu, dobro me zapamtite. Slijedeća replika poštovana kolegica Ines Strenja. Ja ću se samo nadovezat na kolegu Grmoju i reći da, ova zemlja je vrijedna borbe, al mi se borimo na malo drugačiji način od vas koji ste karijerni diplomata, ali zapamtite jednog dana će vas hrvatski narod pitati kako to da ste bili protiv proglašenja isključivog gospodarskog pojasa? Kao i svi ovi HDZ-ovci splitsko-dalmatinske županije jer je bila tematska sjednica inicirana na zahtjev g. Bulja koji su bili protiv proglašenja, pa splitsko-dalmatinska županija, pa splitsko-dalmatinska, šibenska županija i zadarska, to je i dubrovačka, to su poslušnici koji dižu ruke, ali jednog dana hrvatski narod će vas pitat, naravno vi očito dobro učite samo od svog šefa i načina koji komunicirate sa zastupnicima s visoka i na način na koji želite dokazat da mi ništa ne znamo je nešto što će biti pase jednog dana, proglasiti ćemo isključivi gospodarski pojas, a hrvatski narod će vas pitati što ste vi učinili za RH i da li [[Upadica: Zahvaljujem]] ste se za nju borili ili ste bili podron briselskih hodnika. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice, apsolutno ste u pravu, sve ste argumente iznijeli, a to je da u cijeloj ovoj poslijepodnevnoj raspravi niti jednim argumentom kolege iz MOST-a nisu navele što bi se to i koji bi to boniteti u RH nastali da se umjesto proglašenog ZERP-a proglasi isključivi gospodarski pojas. Prema tome, tu nikakvih novih informacija nismo dobili i s pravom ste iznijeli stav što RH dobiva proglašenjem ZERP-a a da nikakvih novih saznanja nismo čuli oko proglašenja isključivog gospodarskog pojasa.

kolega Bačić. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Slaven Dobrović, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Evo, poštovane kolegice i kolege, saborski zastupnici, jel se može, isključivi gospodarski pojas treba li ga donijeti kao što tvrdimo mi koji smo predlagatelji ovoga, dakle, prijedloga ili to nije apsolutno potrebno s obzirom da sadašnja situacija koja je u stvari nejasna jer je ZERP proglašen, ali ne vrijedi za zemlje članice, dovoljna, je li ona dovoljna? I je li proglašenje isključivog gospodarskog pojasa kako smo mogli čuti od kolege Bačića trenutak koji se pažljivo promišlja i koji eto za RH po njegovom mišljenju očito još nije došao tren jer to mora biti dobar trenutak koji su sve zemlje birale pomno, pa će tako i RH. Međutim, ja mislim da se o takvom pristupu ovdje ne može niti pomišljati jer se hrvatska politika nažalost vodi uz prilično neodlučnosti, nesigurnosti, uz nedostatak, dakle, državotvornosti, dakle, suverenizma kao važnog atributa nacionalne politike. Dakle, da se vratim na isključivi gospodarski pojas, treba li ili ne, ajmo mi pogledati činjenično stanje, dakle, kolega Bulj molim tišinu, čuo sam da vam je oduzeta riječ, molim da se toga držite, dakle, šta je sa sporadičnim zagađenjima ili oni postaje koje se dešavaju u transportu, dakle, duž Jadrana jer inače transport Jadranom je intenzivan, ono se dešava, međutim, to nas ne zanima, dakle, preko je 200 takvih situacija godišnje, mi nemamo tu posebnog interesa išta drugo poduzimati. Šta je sa ostalim otpadom koji dolazi sa tog brodovlja, šta je sa sigurnosti transporta, možemo li očekivati havarije, kakva je naša uloga ovdje, imamo li pravo zahtijevati i donositi posebne propise po pitanju transporta pojedinih, ništa nas od toga dodatno ne zanima. Kažemo o kvaliteti morskog okoliša, sve je riješeno, imamo monitoring. Pa bilo bi jako zanimljivo vidjeti kakav je on u stvari i tko ga i kako provodi, ali nećemo sad o tome. Dođemo evo i do ribljeg fonda, kažete Hrvatska sad poduzima sve, vrlo je aktivna po pitanju spašavanja ribljeg fonda, dakle plave ribe srdele, inćuna, međutim trebate ipak reći da se radi o gašenju požara. Dakle, to nije dio sustavne politike kakva bi morala biti, kakvu bi Hrvatska mogla suvereno provoditi na svom dijelu Jadrana u slučaju proglašenja isključivog gospodarskog pojasa. Otpad u moru, dakle ne radi se samo o brodskom otpadu nego o otpadu koje stiže uglavnom sa kopna, mikroplastika, pitanje je anoksičnosti u pridodnim vodama, dakle pri dnu sjevernoga Jadrana, dakle puno je pitanja i odgovori nisu sjajni. Dakle, ne možemo ostati na slici Jadrana sa razglednice, lijepo plavo, pod vjetrom fino namreškan, prekrasne slike. Dakle, s situacija s morem Jadranskim našim koje je nama neprocjenjivo bogatstvo i koji je održivi resurs od kojega su stoljećima živjeli ljudi i kojima danas i u moderno doba se može živjeti, međutim na održivi način. Jer je prošlo doba kad tko hoće loviti, neka lovi samo nek dođe do alata i neka to uspijeva prodati i sve u redu. Ja ne kažem da nisu uopće regulirane, jesu, dakle postoji zajednička morska, pomorska, ribarska politika EU, mi se toga držimo. Međutim, to ne znači da su sve mogućnosti time iscrpljene, dapače nisu. Dakle, kad se podvuče crta, problema ima još zaključak je nedvojben, mi gospodarimo Jadranom, mi i svi oni koji su ovdje uključeni na neodrživ način, dakle manirom jednoga lošega ne znam pijanog gospodara. I dešava se stalna ugroza odnosno kvarenje, degradacija morskoga okoliša, a mi koji uživamo u ljepšim i bogatijem dijelu Jadrana bi morali biti posebno zainteresirani da te tendencije zaustavimo. Jer ja sam već spominjao odgovornost, pa mi bi trebali imati, osjećati svi odgovornost za generacije koje dolaze, iako vidimo po politici službenoj, demografskoj da su projekcije takve da će Hrvata odnosno građana Hrvatske nestati. Međutim, ipak možda se promjeni i pojavi demografska politika pa bi trebali brinuti da bude kvalitetnoga mora Jadrana, lijepoga, poželjnog za živjet, a to nam sadašnja politika i sadašnje vođenje ovoga brige oko morskoga okoliša se ne dešava. Pazite, ako pogledate ribolovnu flotu, Talijani imaju preko 420 velikih brodova preko 18 metara, od čega su mnogi i znatno veći od toga, Hrvatska 63. Pa to je, to je rezultat i tradicije i tih gospodarskih aktivnosti i potrošnje itd., međutim to je u stvari pokazatelj aktivnosti na moru. Jasno je da oni puno više ulove ribe i odvezu i jasno je da su oni puno odgovorniji za degradaciju ribljeg fonda i jasno je da bi Hrvatska ipak trebala aktivnije, a ne samo kao zainteresirani promatrač u Bruxellesu se uključiti i dati sve od sebe da se recimo Jabučna kotlina proglasi posebno osjetljivim područjem, da aktivira sve svoje znanstvene resurske a hvala bogu ima ih, dakle i u Dubrovniku, Splitu, Dubrovniku, Rovinju, postoje instituti koji se bave tim područjem. Dakle, znanost na jednoj visokoj razini i sasvim sigurno smo meritorni odlučivati koje su vrste ugrožene, koje kvote raspoložive odnosno održive ekološki dopustive postoje i tu preuzeti jednu aktivnu ulogu. Sve to, ja ne kažem da se to i sada ne može, možda može i da situacija nije ovakva kakva jest ja prvi ne bi se uključio u ovu inicijativu, ne bi to podržao. Ne bi jer pričati radi priče, nema potrebe, ali stanje u Jadranu je loše i naravno da postoje vlade koje su sposobne i donesti isključivi gospodarski pojas i onda opet ništa ne činiti, opet ista stvar. Dakle, treba biti aktivan. Jer kažem mi prvi računamo u znatnoj mjeri na Jadran, na ljepote Jadrana, na turističku aktivnost, na prehranu turista i u svakom slučaju je nama i u te kakvom interesu ovdje biti bitno, bitno angažiraniji. Spominjao sam već transport središnjom linijom, pa ova pitanja i taj isključivi gospodarski pojas, radije ću s tim završiti, dakle on nije protiv nekoga. Jer mislim da jedan ovakav jasan angažman oko zaštite Jadrana i stavljanja karte na stol sa našim susjedima da bi se začas stvorila platforma u kojem bi se u Jadranu definirali uvjeti za i ribolovstvo i za transport, dakle i za postupanje s otpadom i mnoge druge probleme koji postoje, ne znam ako je to i pitanje unosa dušika, dakle i drugih hranjiva u sjeverni Jadran, gdje bismo zahtijevali izravnu i brzu promjenu određenih ponašanja, naravno kroz određene politike.

Zahvaljujem kolega Dobrović. Imamo repliku, poštovani kolega Marko Sladoljev, izvolite. Poštovani kolega Dobrović, dakle, mi ovdje cijelo vrijeme imamo jednu mantru Vlade da smo mi zaštitili naše Jadransko more, a ja ću to usporediti sa brigom oca odnosno majke za dijete. Ako imate nešto najvrijednije što posjedujete u RH, a definitivno Jadransko more je jedno od najvećih vrednota, onda ćete sve poduzeti da ga i dodatno zaštitite. Dakle, ovdje se radi o dodatnoj zaštiti, ovdje nitko ne tvrdi da ZERP ima određene, dakle, mehanizme zaštite, ali mi ovim zakonom želimo Jadransko more dodatno zaštititi jer smatramo da je Jadransko more jedno od najvećih vrednota koje RH ima i ne promatramo ga samo kao resurs koji treba iskorištavati zbog ekonomskog profita, nego kao jedan od najvećeg dijela identiteta RH. Zahvaljujem. Odgovor kolega Dobrović. Hvala lijepo uvaženi kolega Sladoljev, tako je. Ovim se želi ustvari potaknuti jedna snažna promjena u ponašanju, dakle, u politici, u gospodarenju ovim predragocjenim resursom jer ne bi bilo dobro da shvatimo vrijednost Jadrana kada ga potpuno upropastimo. Slična je situacija, mi ne znamo koliko je dragocjena pitka voda dok ne ostanemo bez nje i to je poznato da ljudi promijene stav prema najobičnijoj vodi za koju smatraju da je nešto, neka običnost, da ne može biti običnije, međutim, kad je nemate onda vidite da je ona dragocjena.

U ime predlagatelja poštovani kolega Nikola Grmoja, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, ja bih se još jednom zahvalio zastupnicima MOST-a, žalosno je da HINA kao javna agencija ne prati ovu raspravu i da ova slika, znači, nemamo ni prijenos na HRT4, imamo samo na youtube kanalu HS da se vidi, evo i kakav je odnos zastupnika prema njihovom poslu, osim predsjedavajućeg koji tu mora biti, niti jednog zastupnika HDZ-a, ostatak oporbe osim dvojice kolega iz Živog Zida koji su tu, napustio je sabornicu, iz SDP-a je na početku bio kolega Klisović koji je otišao, evo takav je odnos prema ovoj važnoj temi, ali mi od borbe za RH nećemo odustati, ova zemlja je vrijedna borbe, naše more je vrijedno borbe i ja ću još jednom ponoviti naše teze. Mi u Klubu MOST-a proglašenje isključivog gospodarskog pojasa smatramo neodgodivom obvezom ovog naraštaja prema budućim naraštajima hrvatskog naroda. Smatramo kako je proglašenje isključivog gospodarskog pojasa prvorazredno političko pitanje koje se ne smije promatrati kroz prizmu političke svakodnevnice, niti se toj svakodnevnici treba prilagođavati. Upravo zato predložili smo ovu odluku i smatramo kako su se stekli svi pravi, znači, politički i činjenični razlozi ili pretpostavke da RH proglasi isključivi gospodarski pojas. Ono što nas posebno žalosti je da je predsjednik HS ovu točku stavio u ovo kasno vrijeme, znači, da raspravljamo o ovoj točki, da ostale kolege ne mogu po ovoj točki sudjelovati, da stvar bude gora i kolegi Bulju je oduzeto pravo na raspravu, al ja sam uvjeren da će on kao predlagatelj o ovoj točki govoriti jer ćemo mi sigurno dočekati ponoć, a nakon ponoći je novi dan i u novom danu će kolega Bulj kao predlagatelj braniti suvereno pravo RH da proglasi isključivi gospodarski pojas, kao što je branio i hrvatski teritorij kao hrvatski branitelj i kao što ovdje uporno i ustrajno brani hrvatske interese. Ono što još želim naglasiti da jednostavno više nećemo pristati na ovu sintagmu do iznalaženja dogovora u europskom duhu jer sam lijepo u svojoj raspravi rekao da ta sintagma ne znači ništa drugo nego malo morgen. Znači, isključivi gospodarski pojas po vladajućima je malo morgen i to je poruka i nama koji se ovdje borimo za hrvatske interese, ali i hrvatskim građanima. Znači, naravno Talijanima ovo odgovara, ovakvi rokovi određeni jezikom diplomatske birokracije, znači, jer talijanske ribarice neometano i bez nadzora rade u hrvatskom ZERP-u što im se prohtije. Znači, ovdje želim ponovno ponoviti da je Europska komisija u svojoj Cost-benefit analizi utvrdili da je gubitak RH zbog neproglašenja, znači, gospodarskog pojasa od 172 do 279 milijuna EUR-a i da to gubimo godišnje. Kolega Bačić je ovdje u raspravi, a i to je doprinos ove rasprave, priznao da je to odgovornost HDZ-a, ali se za tu grešku koja je skupo koštala hrvatske građane, nije ispričao.

Tako se dva temeljna problema koja se odnose znači oko same kontrole u ZERP-u i IGP-u kako glede ribolovnog, tako i glede ekološko aspekta nalaze u nedostatku kapaciteta. Nema dovoljno ljudi i nema dovoljno sredstava tj. brodica.

Prelazimo na sljedeću raspravu. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Sabora, državna tajnice koja je ovdje cijelo vrijeme s nama, nažalost nema ministrice, kolegice i kolege zastupnici. Naravno da smo u ovih sati već rekli niz argumenata u prilog odluke o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa. Ali dozvolite mi još jednom sumirati ključne argumente po mojem mišljenju zašto valja proglasiti isključivi gospodarski pojas. I žao mi je što tu nema drugih kolega koji bi mogli o tome raspravljati i reći da li neki od ovih 5 argumenata ne stoji. Prvi argument je da je to suvereno pravo svake države prema Konvenciji UN-a o pravu mora. I to suvereno pravo iskoristilo je više od stotinu država koje imaju izlaz na otvoreno more. To suvereno pravo nažalost u punoj mjeri Hrvatska nije iskoristila. Drugi ključni argument, to pravo proglašenja isključivog gospodarskog pojasa iskoristile su druge države članice EU koje imaju izlaz na otvoreno more bez obzira na zajedničku ribarstvenu politiku EU. Niz europskih država članice Unije je to pravo iskoristio.

Već sam rekao ranije, učinile su to u jednom priličnom zatvorenom moru, u Baltičkom moru, sve baltičke države, sve. Da ih nabrojim, članice EU Finska, Švedska, Danska, Poljska, Letonija, Estonija, Litva, Njemačka, sve. Te su države članice EU, sve su proglasile isključivi gospodarski pojas, ne neku drugu varijantu zaštićenog ekološkog ili nekog drugog pojasa nego isključivi gospodarski pojas i sve su se te države u međuvremenu dogovorile o razgraničenju tamo gdje je bilo eventualnih sporova. I to je jedan primjer jer radi se o jednom uskom, ograničenom moru koje namjerno spominjem jer ima dosta sličnosti sa Jadranskim morem. Učinile su to i niz velikih država članica EU i to dosta godina nakon što su postale članice. I već sam spomenuo, učinila je to Ujedinjena Kraljevina 2013., učinila je to Francuska i u Sredozemlju, učinila je to i Španjolska. Italija je proglasila zaštićeni ekološki pojas. IGP su proglasile i otočne države i Malta i Cipar. Nažalost izdvaja se upravo Jadran, upravo Jadransko more je onaj raritet koji u tom pogledu nije razgraničen među pojedinim državama koje imaju izlaz na otvoreno more uspostavljenim isključivim gospodarskim pojasom. To namjerno ističem zbog toga da bi svima onima koji eventualno prate ovu raspravu bilo jasno da mi ne zagovaramo proglašenje isključivog gospodarskog pojasa kao neki raritet kao nešto što druge države članice nisu učinile nego to tražimo zato što Hrvatska zapravo gotovo jedina to nije učinila. Ako ne računamo Grčku koja ima određene sporove sa Turskom i Italiju koja je proglasila zaštićeni ekološki pojas ali u zapadnom dijelu Sredozemlja, ne u Jadranu ostaje Hrvatska koja nažalost to nije učinila s obzirom na druge države članice EU. Treći argument koji je meni osobno također vrlo važan, na njega se nitko nije očitovao od onih koji misle suprotno a to je argument struke. Svi naši ugledni znanstvenici a spomenuo sam akademika Rudolfa, spomenuo sam dr. Davora Vidasa direktora odjela za pomorstvo i pravo mora u uglednom norveškom institutu Fridtjof Nansen. Mogao sam spomenuti preminulog akademika Vladimira Iblera ali svi su bili jednodušni u tome da Hrvatska ima pravo i mora proglasiti isključivi gospodarski pojas. Dakle stav struke najuglednijih znanstvenika koji su se bavili pravom mora je apsolutno jedinstven.

Citiram njeno priopćenje od 11. srpnja 2013. godine, baš u vrijeme kad je Hrvatska postala punopravnom članicom EU.

Dakle, čak i stav EU komisije jeste da je to suvereno pravo svake države članice i da to pravo treba koristiti jer postoje velike neiskorištene mogućnosti koje bi se mogle iskoristiti proglašenjem tih pojaseva. Dakle, čak i komisija jeste na našoj strani. 5. argument je studija koja je upravo EU komisiji poslužila za davanje navedene preporuke, a to je studija koja je vrlo kompleksna, složena, vrlo kvalitetna, koja se odnosi na troškove i koristi koje proizlaze iz uspostave pomorskih zona u Mediteranu iz lipnja 2013. godine, jedna vrlo sustavna, kvalitetna, ja mislim da do danas nema jedne relevantnije studije koja se odnosi upravo na uspostavu IGP-ova i drugih oblika zaštite ekološke ili gospodarske u Sredozemlju. I u toj studiji se ističu benefiti, koristi za RH. I oni su očiti. Govori se 30 milijuna eura od riba, ali indirektnih koristi u ekološkom i turističkom pogledu još od oko 140 milijuna eura godišnje.

Danas više nema one vrste pritisaka kojima smo tada bili izloženi dok smo bili u pristupnim pregovorima. Danas doista više nema nijednog razumnog razloga. U ime predlagatelja, poštovani kolega Nikola Grmoja, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Evo, drage kolege, nastavljamo ovu borbu za naše more, nastavljamo ovu borbu za našu Hrvatsku, nasuprot onima kojima su bitnije karijere u međunarodnim institucijama, kojima su bitnije sinekure, kojima su bitnije određene pozicije i koji zbog svojih osobnih interesa ne žele doći u sukob s bilo kim. Iako je ova odluka, odluka koja argumentirano ide u korist, znači zaštite hrvatskih nacionalnih interesa i to smo u više navrata ovdje jasno i argumentirano obrazložili. Dakle, svi znamo gdje leži pravi problem oko proglašenje IGP-a i ponovit ću ovdje, da tamo negdje u lipnju 2017. dok su se vladajući tu u Saboru preslagivali, premijer Plenković je održao tu svoju famoznu lekciju iz povijesti i ja ću ponovno citirati što je on tada rekao, a s druge strane, sjećam se i malo dalje. Sjećam se 90-ih godina. Da li se vi sjećate koji je to državnik posjetio Zagreb 16. siječnja 1992. To je bio tadašnji talijanski predsjednik Cossiga, taj njegov posjet u tom trenutku, dakle dan nakon što je EU odnosno zajednica u tom trenutku kolektivno priznala Hrvatsku, nije bio slučajan, bio je bitan. On je odredio stav hrvatskog državnog vrha u tom desetljeću prema proglašenju IGP-a na kojeg smo imali pravo. Dakle, ovdje se premijer Plenković čak poziva i na tadašnje državno vodstvo, na predsjednika Tuđmana, da je tada donesena odluka da se neće proglasiti IGP i da su se oni vjerno, čak i u vrijeme Sanadera koji je provodio detuđmanizaciju, držali ovog Tuđmanovog nasljeđa odnosno Tuđmanove odluke da se ne proglasi IGP. Dakle, ono što treba ovdje također ponoviti je da, naravno, na sva ova događanja i na činjenicu da je ova rasprava stavljena ovako kasno van fokusa medija i javnosti je naravno su one Tajanijeve riječi znamo da je Antonio Tajani sudjelovao u kampanji HDZ-a, da je hvalio premijera Plenkovića i HDZ, a da je taj isti čovjek poslao katastrofalne poruke da kada govorimo o Istri i Dalmaciji, znači da je to riječ o talijanskim nekakvim pokrajinama, znači talijanska Istra i Dalmacija kako je rekao Tajani. Znači, time su kao što sam jasno rekao pređene sve granice političke pristojnosti, ali ponovno ništa nas ne čudi s obzirom koga imamo na vlasti, iako državna tajnica tvrdi da njih krasi i ljubav prema domovini i odgovornost i razum, a vidjeli smo kakve su sve odluke donosili zbog čega je kolega Bačić danas i ovdje bio prisiljen priznati znači da su napravili propust ne proglasivši isključivi gospodarski pojas. I sama činjenica da je on otišao i da su otišli svi zastupnici HDZ-a pokazuje da nikakvih argumenata nema, danas su ovdje razoružani u njihovoj namjeri da rade protiv hrvatskih interesa, suprotstavili su im se ljudi sa jasnim hrvatskim stavom i patriotskim osjećajem, s argumentima, sa razumskim obrazloženjima i naravno da na to nisu imali nikakvoga odgovora. Kao ni državna tajnica, koja mora ovdje, kolega Bulj dobro vi znate zašto, zašto državna tajnica ovako žustro brani ovakav stav vlade jer su moguće rošade u Ministarstvu vanjskih poslova, znamo da se ministrica kandidirala i moguće je znači da će se birati novi kandidat za ministra vanjskih poslova. I naravno da je onda potrebno se velikom vođi što više umiliti kako bi vas izabrao na tu poziciju. Hvala. Zahvaljujem. Slijedeća rasprava poštovani kolega Ivan Pernar, izvolite. Uvaženi predsjedavajući, Neron je 9. lipnja 68 godine po Kristu počinio samoubojstvo, međutim prije što je izdahnuo rekao je, ah kakvog umjetnika svijet gubi mojom smrću. Na neki način, Neronove riječi podsjećaju me na ponašanje HDZ-ove vlasti koja će vjerojatno u trenutku svojeg silaska sa prijestolja, ah kakve borce za nacionalne interese gubi Hrvatska našim odlaskom s vlasti. Međutim, činjenica je da se HDZ nije borio u prošlosti za nacionalne interese, ne bori se niti danas, a naravno neće se boriti niti sutra. Zašto? Zato jer je HDZ-ova vlast sluganska vlast, kvislinška vlast, marionetska vlast, vlast upravljana izvana s polja, vlast koja nema autoritet u narodu već isključivo egzistira zahvaljujući gorčini odnosno ogorčenju naših birača i njihovim bojkotom izbora s jedne strane i milosti stranih vlada naše zemlje s druge strane koji uz pomoć svih mogućih medija uzdižu tu stranku u nebesa, od njenog predsjednika rade kult ličnosti bez obzira tko to bio i na kraju krajeve koji demoniziraju opoziciju HDZ-u. Danas se raspravlja o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa, prijedlog je ne dobar, prijedlog je odličan, Hrvatska ima pravo proglasiti taj pojas. Hrvatska ima pravo koristiti svoj položaj, prirodne resurse koji su joj dani. Međutim, ova vlast ne vidi potrebu za tim smatra da mi već dovoljno koristimo ono što nam je dano, međutim činjenica jest da ako možemo iskoristiti neko pravo, a ne želimo ga iskoristiti, da tu postoji neki motiv.

Ona ne proglašenjem ne dobiva apsolutno ništa, a proglašenjem bi dobila što šta toga. Međutim, pitanje se postavlja koji je stvari razlog zašto ga Hrvatska ne proglašava? I opet se vraćamo na onaj uzrok, uzrok je vidljiv odavde, ja ga vidim, vide ga svi moji kolege, vide ga svi zastupnici, on se nalazi tamo, to je ona zastava sa plavom podlogom i žutim zvijezdama, to je EU. Upravo ta zajednica, upravo ta umjetna tvorevina, upravo njeni birokrati i njeni zakoni, oni su koji su vezali ruke sluganskoj vlasti i de facto zatražili od nje da ne uspostavi isključivi gospodarski pojas na što je naša Vlada i pristala. Ono što hoću reći našem narodu odnosno svakom čovjeku koji ima imalo, da tako kažem nacionalnog ponosa ili kojemu njegova pripadnost određenom narodu išta znači jest da braniti naše interese unutar EU nije moguće, jer EU po svojoj prirodi traži od nas da se mi odreknemo onoga što je nama u interesu. Znači prvi korak ka ispunjenju hrvatskih interesa je izlazak iz EU i upravo iz tog razloga Živi zid ide na izbore za Europski parlament, kako bi se izborio za slobodu i neovisnost naše zemlje, ne samo demagoški nego i stvarno, znači na način da ponovo uspostavimo suverenitet koji smo 2013. izgubili ulaskom u EU. Sretan što stojim u ovom saboru, sretan sam što je pored mene moj predsjednik Ivan Vilibor Sinčić i što se zajedno borimo za ono što će jednog dana ući u povijest, kao što je ušla u povijest i naša suverena država Hrvatska kada se naš narod na referendumu izjasnio za njenu samostalnost. Međutim, izmjenom Zakona o referendumu i guranjem Hrvatske u novu da tako kažem Jugoslaviju zvanu EU. Mi smo opet naš suverenitet izgubili. Naravno oni će reći kao mi ga sad dijelimo s drugima, ali u biti de facto ga mi više nemamo. Htio bih napomenuti jednu bitnu misao vezanu uz djelovanje EU a to je sljedeća. EU za razliku od Jugoslavije hrvatskom narodu ne može ponuditi apsolutno ništa. Hrvata je u Jugoslaviji bilo više od 20%, u EU ima nas manje od 1% U Jugoslaviji je prije izglasavanja nekog zakona koji bi bio važeći za sve republike pa i autonomne pokrajine, isti prvo morao biti u njima svima usvojen dok u EU prvo se u Briselu izglasavaju zakoni a potom ih sve države članice EU moraju prihvaćati bez pogovora i rasprave. Takav sustav odnosa u kojem vi zapravo izbora nemate već morate de facto prihvaćati sve što vam dođe na stol i pojesti tu juhu, odnosno ručak ili večeru makar se ona vama nije svidjela hrvatska je stvarnost. Ti gorki plodovi gubitka suverenosti vidljivi su u životu naših stanovnika koji su lišeni dostojanstva, koji su na neki način izgubili, ne samo nacionalni ponos već osjećaju i nacionalnu sramotu. Danas se mnogi srame toga što su Hrvati ali za to je kriva nažalost ne samo marionetska vlast, ne samo briselski činovnici već i naš vlastiti narod koji ili ne izlazi na izbore ili na izborima podržava političke opcije koje su sluganskog, odnosno poltronskog karaktera. Ljudi koji su odlučili služiti stranoj vlasti, čine to iz svojih vlastitih interesa a ne iz nacionalnih interesa odnosno interesa našeg naroda, maskirajući svoje osobne interese u opće interese ti ljudi koji su zapravo uzurpirali vlast u našoj zemlji počinili su zločin protiv vlastitog naroda koji doslovce danas izumire. Hrvatski narod danas u Hrvatskoj nestaje.

Kaže, mislili su mnogi da nas neće biti i veselje svoje nisu znali kriti, djeca roda povijest neće znati, potom svoj na svome neće biti Hrvati. Djeca hrvatska koja danas ne odrastaju u Hrvatskoj već u tuđini, u stranoj zemlji i pod tuđim suncem polako gube svoj jezik, ona prestaju govoriti svojim jezikom i počinju prihvaćati tuđi jezik kao svoj, pri tome se poistovjećujući sa tuđom kulturom, odnosno mijenjajući svoj identitet a samim time i prestaju biti dio onoga što možemo nazvati hrvatskim narodom jer jezik je glavno obilježje nekog naroda, gubitkom svojeg vlastitog jezika zapravo se gubi nacionalni identitet. Tko će te ljude i kada vratiti sam Bog zna ali mogu sa sigurnošću reći da dok god je ove vlasti to se neće dogoditi. Ono što bih još htio reći jest da ova vlast kao i prethodne vlasti vodi Hrvatsku u nestanak i zapravo mi ne trebamo strane neprijatelje jer se nama često sugerira da mi imamo neprijatelje na istoku, reći ću ih imenom to su Srbi, kao Srbi su hrvatski neprijatelji. Međutim, ja vam ovdje govorim sa saborske govornice da smo mi Hrvati sami sebi puno, puno veći neprijatelji od onih sa istoka od Srba koje nam se predstavlja kao babe roge. Nažalost ono što Srbi nisu bili u stanju učiniti to je učinila sluganska i marionetska vlast. I ja ovom prilikom želim reći da istu stvar koja se događa u Hrvatskoj događa se i u Srbiji, znači odjedanput mi vidimo da marionetska vlast i u Hrvatskoj i u Srbiji podjednako uništava te dvije zemlje i podjednako vodi oba naroda u nestanak. Nacionalna priča, demagogija koja nam se servirala u prošlosti i koja nam se servira danas zapravo je samo potvrda onoga što govorim.

U ime predlagatelja kolega Grmoja, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Dakle, sve smo po ovom pitanju rekli. Znači jasno smo argumentirali da Hrvatska i ima pravo prema UN-ovoj Konvenciji o pravu mora iz '82. ali i uslijed poziva znači Europske komisije država da to učine, da Hrvatska ne samo da ima pravo nego ima i obvezu proglasiti isključivi gospodarski pojas. Ovdje je to ponovljeno u više navrata i ta argumentacija je toliko jaka da jednostavno više nikoga iz HDZ-a nema da brani stav Vlade. Svi su pobjegli, čak i vjerni Branko Bačić koji je uvijek tu da obrani Vladu Andreja Plenkovića i on je napustio svoju poziciju svjestan da je ovo bitka u kojoj ne može pobijediti iako je znači fokus javnosti van, znači nije na ovoj temi, niti HINA. I ja mislim da je to u potpunosti neprimjereno da HINA nije poslala niti jedan izvještaj sa ove rasprave, jer da je poslala sigurno bi neki portal objavio, znači, možete drage kolege pogledati nigdje nema osim, ja mislim, narod.hr da prati cijelo vrijeme ovu raspravu, niti jedan medij ne prati, znači, što se ovdje u HS događa, o čemu se raspravlja, a to je zato što HINA ne prati raspravu, što je apsolutno neprimjereno, znači, dva javna servisa HRT i HINA koje su očito ako vidimo što se događa, pod određenom kontrolom vladajućih, ne prate ovu raspravu i ta pitanja ćemo također postaviti i postavit ću ih kao član Odbora za medije isto kao što sam danas postavio pitanje etičkom povjerenstvu oko aktivnosti prof. Pere Maldinija koji nastupa kao analitičar koji prognozira HDZ u 6 mandata na televiziji, a istovremeno je, znači, i član etičkog povjerenstva gdje je predložen od strane HDZ-a, to su ti neovisni analitičari, to je neovisni javni servis, to su neovisne izvještajne agencije, znači, koji evo na ovakav način se odnose prema ovoj važnoj raspravi. Znači, RH ima pravo zaštititi svoje more, RH ima pravo proglasiti isključivi gospodarski pojas i mi ćemo i ovdje u HS ako treba i do kasnih sati, ne znam koliko ćemo moći s obzirom da jedini smo ostali u raspravi, ali koliko god budemo mogli upozoravati na to da je ovdje večeras predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a priznao da je učinjena pogreška jer nije proglašen isključivi gospodarski pojas, a da državna tajnica niti bilo tko od zastupnika vladajuće većine nisu iznijeli argumente zbog kojih ne bismo proglasili isključivi gospodarski pojas. Njihove tvrdnje da su ZERP i IGP isto demantira i sam odgovor njihove stranke za vrijeme pregovora, znači, o formiranju Vlade kada su rekli da se treba proglasiti isključivi gospodarski pojas, a isto tako demantira ih i čista logika, jer ako su ZERP i IGP isto, zašto onda ne proglase IGP i izbjegnu sve ove kritike kojima su ovdje od strane oporbe izloženi i znači, riješe time sva ova otvorena pitanja koja se javljaju u javnosti i medijima, nema razlike, nitko se na to neće buniti, pitanje je samo nomenklature, pa zašto onda ne proglasite isključivi gospodarski pojas?

Replika, poštovana kolegica Sonja Čikotić, izvolite. Osim što RH ne koristi, znači, suverenitet RH koji se prostire na moru, mi isto tako smo uslijed predugog odugovlačenja sa proglašenjem isključivog gospodarskog pojasa i toleriranjem nekontroliranog izlova od strane ribarice koja obavlja se na hrvatskoj strani Jadrana stanje ribljeg fonda u Jadranu približeno je kritičkim razinama. Prepoznaju to i ustanove EU, al vi se na to oglušavate, a hrvatske vlasti pribjegavaju snažnim ograničenjem izlova naših ribarica u hrvatskim teritorijalnim vodama, umjesto da onemoguće ulov stranim ribaricama u području isključivog gospodarskog pojasa.

Odgovor kolega Gmoja. Poštovana kolegice Čikotić, svu smo tu argumentaciju mi iznijeli ovdje tijekom rasprave, ali oni su gluhi na argumente jer njih vode drugi interesi. Vođeni su drugim interesima i kod njih, znači, i na njih mogu utjecati samo, znači, njihovi osobni interesi, zato neće proglasiti isključivi gospodarski pojas, a što se tiče argumentacije, ta njihova argumentacija i odnosno o tome koliko oni mogu obraniti ovaj stav, svjedoči i ova strana sabornica, znači, gdje nikoga iz HDZ-a nema da brani stav Vlade RH i zanimljivo je nema ovdje kandidata za Europski parlament, nema g. Sokola ovdje da brani stav Vlade da RH ne treba proglasiti isključivi gospodarski pojas.

Vlada koja ne štiti interese vlastitog naroda, ja mislim to je za anale svjetske povijesti, to je biser političke svjetske scene. Vlada je rekla da je nama isključivi gospodarski pojas nepotreban, onda je 21. veljače 2018. uputila isto tako mišljenje HS i ona kaže citiram „Vlada predlaže HS da ne prihvati prijedlog odluke o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa jer kroz režim zaštićenog ekološkog ribolovnog pojasa i epikontinentalnog pojasa RH ostvaruje svoja prava i štiti sve svoje vitalne interese u Jadranskom moru.“ Zanimljivo, a ovo su činjenice koje ova Vlada na čelu sa Andrejem Plenkovićem igonorira. Prvo, Europska komisija je dala 2013. savjet članicama svojim da proglase IGP, da bi se mogla uspostaviti bolja kontrola, čime bi se mogla izbjeći situacija otvorenih mora gdje se ne zna tko nadzire i koji dio i samo dragi Bog, sreća odnosno morske struje nas mogu sačuvati određenih havarija kakvu smo imali prije godinu dana sa jednim turskim brodom.

Trošak uvođenja je 20 milijuna kuna i to se može pokriti iz fondova. Zajednički istraživački centar EU objavio je 2017. da riblji fond u Mediteranu se dramatično smanjuje. Zagađenje, klimatske promjene i prekomjerni izlov prijete njegovoj bioraznolikosti. Vlada ne čuje ni to. Također po sadašnjem ZERP-u za kojeg kažete da nam je dovoljan, mi nemamo pravo niti provjeriti koristi li neki brod koji ima zastavu EU nedopuštene alate za izlov ribe. Jadransko more je prirodno, da, da, točno, Jadransko more je prirodno bogatstvo i nacionalni resurs kojeg moramo čuvati radi sebe i radi drugih generacija.

A ja ću sad vas podsjetiti na promjenu retorike HDZ-a kroz zadnjih 20 godina. Dakle, 2003., evo ovih ovdje kojih nema, HDZ niti jednoga nema, 2003. se usprotivio ZERP-u nazivajući taj ZERP čudnovatim kljunašem, glasujući protiv toga ZERP-a, zanimljivo, čudnovatog, kao čudnovatog kljunaša ga imenovao Vladimir Šeks, politički mentor današnjeg premijer Andreja Plenkovića. E, malo poslije te iste 2003. godine, kada je HDZ došao na vlast, ne samo da nije promijenio ZERP, prihvatio i još ga je ostavio bez kljuna jer je nakon toga promijenio odredbu po kojoj ZERP ne vrijedi za članice EU.

2015. za vrijeme pregovora prihvaćaju IGP i HDZ i SDP, 2016. isto tako. I to je politika jednoga HDZ-a kojeg su određeni pojedinci, za koje ja moram reći, na kraju da nisu otišli daleko od onog diktatorskog režima kojeg smo imali zadnjih 50 godina prije uspostave neovisnosti, vodili i loše za Hrvatsku u što su pretvorili istu tu stranku.

Mogla nam je reći, kada je točno to što Vlada govori, da to već imamo, samo pod drugim imenom.

Strašno loše, ali ono što ja moram pita nažalost, ovdje nemam koga pitati jer niti jednoga člana HDZ-a sada nema u sabornici. Je li možda razlog njegove odluke ne Cossiga 1992., nego možda nečija karijerna ambicija? Jesu li HDZ-ovci ponovno dopustili biti taoci samovolje jednoga čovjeka i njegove karijerne ambicije? Je li možda Tajani koji govori o tome da je Dalmacija talijanska, da je Istra talijanska važniji od jednoga hrvatskog ribara? Očito jest. Nažalost očito jest. I zato kažem da će ovakva hrvatska politika jednog dana stajati u analima kao biser svjetske političke scene.

Ti isti saborski zastupnici su birani da štite interese građana RH, a ne da dižu ruku da budu ovdje stranačka mašinerija koja će dizati ruke samo zato da bi uživala plaću 4 godine i stavila prst u uho. Njihova djeca će ih jednoga dana pitat, ako već nemaju obraza prema građanima koji su im dali povjerenje koji su ih zaokružili na izborima, zanima me šta će reći svojoj djeci. Ne mislim da treba objašnjavati ponovo po ne znam koji put koja je razlika između ZERP-a i isključivog gospodarskog pojasa, zašto to nije isto, zašto nam treba isključivi gospodarski pojas, 135 država je razlog, ako ništa drugo da hrvatski građani znaju da nije isto i da imamo pravo i da imamo obvezu to izglasati.

Proglašenjem isključivog gospodarskog pojasa mi objektivno smanjujemo profitabilnost naših ribara i time smanjujemo potencijal rasta naše ribarske flote koja je zapravo manja nego što bi se pravičnim korištenjem resursa moglo postići. I privremeno spašavamo talijansku ribolovnu flotu koja je predimenzionirana i postavljamo se ovoj igri luzerski i podanički. 135 država svijeta proglasilo je isključivi gospodarski pojas, zašto to ne učini i Hrvatska, zašto je 2004. godine zapravo i smanjen taj obim koji se nije više odnosio na zemlje EU? Koja je to i kakav je to odnos Hrvatske i Italije kada mi zapravo ne možemo suvremeno i sustavno štititi svoje nacionalne interese kao što je zaštita naše Jadran. Zahvaljujem, odgovor poštovani kolega Petrov. Zastupnice Čikotić ne samo to, zašto što je Hrvatski sabor donio odluku da neće poštivati arbitražni sud i to je jednoglasno donio ovdje to nam je još jedan veći argument zbog čega slobodno možemo ići u proglašenje isključivog gospodarskog pojasa, ali naravno ni to nije dovoljno dobar argument Andreju Plenkoviću. I onda je sasvim jasno da ne HDZ njih ne žalim rekao je ministar za uljepšavanje stvarnosti Branko Bačić u trenutku kad uđete u takvu stranku izgubite dio suvereniteta. Rekli su neki u nekim skupinama možda smrdi, ali je toplo. Zato ih ne želim jer su na to pristali, ali žalim hrvatske građane, njih ste izdali i nisam populist i ne govorim vam populistički sjetit ćete se ovoga i sjetit ćete [[Upadica: Zahvaljujem kolega Petrov.]] se vi državna tajnice ove noći za 5 do 10 godina. Uvaženi predsjedavajući, tražim stanku u ime Kluba Živog zida zato da bi ukazao na jednu paradoksalnu situaciju, a to je da puno veće zemlje poput Rusije, Indije, Velike Britanije, Danske, Argentine, Brazila, Filipina, Japana, Južne Afrike, Australije i Danske koja obuhvaća i Grenland, oni traže ekskluzivni ekonomski pojas i polažu prava na to, a mi koji smo mala zemlja, realno gledano Hrvatska je mala zemlja i koji imamo to malo mora koje imamo nad kojim možemo to proglasiti mi to ne želimo proglasiti i ispada da smo mi Hrvati zapravo gluplji nego su svi ostali. Ali u biti se radi o tome ne da su Hrvati glupi, jer Hrvati žele da Hrvatska proglasi isključivi gospodarski pojas. Hrvati žele da mi budemo svoji na svome, Hrvati žele da mi na našem dijelu Jadrana suvereno vladamo, ali marionetska vlast to ne želi. Pitanje se postavlja je li marionetska vlast glupa ili je potkupljiva? To je centralno pitanje.

Drugim riječima ja smatram da je zapravo razlog zašto marionetska vlada ne želi uspostavit naš gospodarski pojas na Jadranu je u tome što je ona zapravo na neki način potkupljena od strane stranih entiteta.